To nemám šanci. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem v lednu roku 2019 přišla...

To není vůbec žádný rozpočet.

To jsou prostě holá fakta.

Není to pravda, co říkáte. Ta modrá značí národní zdroje. Tak se podívejte, kdy se dalo nejvíc z národních zdrojů.

A já jsem svým kolegům řekla: Vidím zhruba několik oblastí, jak ušetřit.

Pojďme se bavit o snižování úředníků a pojďme se bavit o revizi sociálních dávek. A řekla jsem jasně dvě věci. Takže pojďme se o tom bavit.

To znamená, že máme vytvořen polštář. A já to říkám zavčas a říkám, pojďme se o tom bavit a chovejme se s péčí řádného hospodáře. To bylo celé. A to je moje povinnost a to je moje práce. Takže já si prostě myslím, že tu práci se snažím dělat, jak nejlépe umím podle svého vědomí a svědomí. Děkuji, paní ministryně. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ale ono stojí za to šetřit i v tomto státním rozpočtu už schváleném, protože je schválen se 40miliardovým schodkem. Takže na to jsem se ptal. Vy říkáte, že se vracíme k průměru, ale mezitím za poslední čtyři roky například počet státních zaměstnanců narostl o více než 40 tisíc, a tím narostly ty provozní výdaje státu a stát stojí více daňové poplatníky, než stál před několika lety. Paní ministryně, prosím, máte slovo. Už jenom krátce. Ten nárůst úředníků tam skutečně je. Z velké části jsou to učitelé.

Jestliže jsme chtěli rozjet kontrolní hlášení, evidenci tržeb, Celní správu. Prostě ta byla... A teď prostě jsou úplně někde jinde. Takže samozřejmě že... ale můžeme se zamyslet, proč máme takový počet představených.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády.

My víme, že především malé tělovýchovné jednoty a lokální kluby mimo vrcholový sport se prostě a jednoduše bez státní finanční pomoci neobejdou. Vím o zklamání, objektivně přiznávám mimo vaši ministerskou periodu, těchto klubů, když se z nejrůznějších důvodů dotačních kauz zastavil přísun peněz do regionů, jaké komplikace to všem těmto klubům působilo a vlastně dodnes působí. Ptám se tedy, zda jsou už definitivně překonány veškeré problémy, které ve svých nálezech kritizoval několikrát i Nejvyšší kontrolní úřad, to znamená netransparentní rozdělování dotačních prostředků do regionálního sportu, kdy mnohokrát místo na sportovní činnost byly ty peníze čerpány na drahé automobily a řekněme trošku neslušně veškeré výdobytky sportovních papalášů v tom pravém slova smyslu. Kluby se také potýkaly s pozdními platbami a mnohokrát nestíhaly vyúčtovat své různé dotační programy v patřičné době, což pro některé bylo problematické, v mnoha ohledech i fatální.

Poprosím pana ministra o odpověď.